I když je splní, tak poté o členství kterékoliv země rozhodují všechny ostatní členské státy Evropské unie včetně České republiky. Diskuse o tom, jestli první Turecko, nebo Ukrajina, jsou úplně liché. Každá země prostě musí splnit přístupová kritéria. Co se týká přílivu Ukrajinců do České republiky, kdo má samozřejmě přednostní právo, já to tak cítím, jsou volyňští Češi. My jsme je aktivně oslovili, a pokud vím, v současné situaci z lidí, kteří mají k České republice blízko mentálně, jazykem, cítí se být českou menšinou na Ukrajině, se zatím přihlásila necelá stovka, že uvažuje o tom, že by se k nám přemístila. Takže prosím mírněme své emoce a výrazy ohledně přílivu milionů Ukrajinců do Evropské unie. Děkuji. Děkuji za dodržení časového limitu.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám rád lidi na Ukrajině. V poslední době jsem tam také, možná na rozdíl od vás, třikrát cestoval.

Děkuji předem za odpověď. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Schwarze, jeho dvě minuty. Navrhl bych procedurální návrh.

To prostě není možné.

Máte slovo. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, jen fakticky k tomu, co tady říkal pan kolega Benešík.

Jsem přesvědčen a myslím, pane ministře, že byste měl odpovědět, jak reagovala ukrajinská vláda na prohlášení současného předsedy Evropské komise Junckera, že za jeho fungování jako předsedy komise žádný krok, který by vedl k rozšíření Evropské unie, nebude podpořen. Děkuji. Prosím o vaše dvě minuty. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, výbor pro evropské záležitosti plánuje cestu na Ukrajinu za prvé. A protože ta cesta proběhne, pokud proběhne, až příští rok, tak využívám možnosti a příští týden budu mít jako předseda výboru pro evropské záležitosti setkání s jednou novou poslankyní ukrajinského parlamentu, která bude v České republice. To jen pro zajímavost. Ano, pracujeme na tom, děláme tak, jak se to dělat má.

A uvědomte si, že do Unie samotná Česká republika vstoupila potom až v roce 2004. Prosím, abychom si to nepletli. To dokonce ona vůbec neřeší.

V této chvíli všichni víme, že na Ukrajině je situace, která podobnou debatu neumožňuje. Nemá cenu se o tom bavit. Tady se háže miliardami, tak si řekněme, jaká je reálná situace na Ukrajině. Ukrajina není zadlužená jako Řecko, to bylo 161 %, Ukrajina je méně zadlužená z hlediska dlouhodobého dluhu než třeba Francie, která má 89 %. Ukrajina je na úrovni Velké Británie a Německa z hlediska dlouhodobého zadlužení. Samozřejmě problémem je nízký výkon ukrajinské ekonomiky. Pokud se týká peněz, mohu vás ujistit, že to nejsou peníze, které by měla platit Česká republika a ani Evropská unie, ale ten současný dluh řeší Mezinárodní měnový fond, řeší to investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Atmosféra v Evropě je taková, že se neustále mluví o tom, že žádná forma pomoci nemůže dnes na Ukrajinu jít, aniž bychom měli garanci, že peníze nebudou končit v kapsách oligarchů.

To je téma, o kterém se permanentně mluví. Vláda si podle mě uvědomuje, že se situace nebude opakovat. Co bylo možné v minulosti, dnes možné není. Opakuji jedná se o dohodu o přidružení a nebavme se o věcech, které by předjímaly členství. To v této chvíli na stole není.

Měl bych mluvit jak s prezidentem Porošenkem, premiérem i ministrem zahraničí. To si dnes nikdo nedovolí.